Ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci.

Navrhuje se zrušit položku 91, která stanoví poplatek za přijetí návrhu na zrušení ochranných známek. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. Svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám rozpravu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ty pozměňovací návrhy, které tam jsou, jsme připraveni podpořit. Děkuji. Poslanec Josef Kott, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr má zájem o závěrečné slovo? Nemá.

Ano, zazněl návrh procedury, který jsme všichni slyšeli. O této proceduře budeme hlasovat. Není, takže můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 157. Proceduru jsme schválili a můžeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko. Stanovisko zemědělského výboru je kladné, stanovisko zpravodaje kladné. Pan ministr, stanovisko? Děkuji. Než budeme hlasovat, vyhovím žádosti o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 158. Prosím další.

Pan ministr vyjádřil souhlasné stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 159. Tento návrh byl přijat. Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, takže můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.